Část se přiklání k variantě předseda Senátu. Tady bych chtěl upozornit na to, že předseda Senátu je druhý nejvyšší ústavní činitel v zemi, není to tedy nějaký vrátný, jak tady někdo naznačoval. Druhá varianta ministr, a třetí varianta, která rezonuje v akademické sféře, je rektor. Co říci závěrem. Vážené poslankyně, vážení poslanci, máme v podstatě před sebou dvě možné varianty. Varianta propuštění do druhého čtení, kde jsem ochoten spolupracovat na pozměňovacím návrhu, a to buď do varianty ministr, nebo do varianty předseda Senátu s tím, že by ta věcná stránka nebyla posuzována na úrovni předsedy Senátu. Anebo je druhá varianta, vážení kolegové, a to je zamítnutí. Pokud dojde k zamítnutí, já to budu samozřejmě akceptovat a mým úkolem jako ministra školství je dále jednat s prezidentem republiky a dále jednat s rektory vysokých škol o řešení této situace.

To bylo závěrečné slovo pana ministra. Nám v této fázi nezbývá nic jiného, než se hlasováním vypořádat s návrhy, které padly v rozpravě. Pan poslanec Kalousek a pan poslanec Vácha navrhují tento návrh zamítnout.

Ještě zazvoním. Jakmile se počet ustálí, tak budeme moci hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Končím tedy projednávání bodu 36 a předám řízení schůze.

Dobré dopoledne vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat podle programu.